Dobrý den, pane předsedající, vážená vládo, kolegyně, kolegové.

A, paní poslankyně.

Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené dámy, vážení pánové, zákon o volbách byl projednán v ústavněprávním výboru a byla tam doporučena pouze jedna změna, která je dále rozvedena v nových pozměňovacích návrzích. Ústavněprávní výbor doporučil schválení tohoto zákona s pozměňovacím návrhem paní profesorky Válkové. Děkuji. Nyní prosím zpravodaje výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj poslance Martina Kupku, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane poslanče. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj návrh projednal a doporučuje jej ke schválení Poslanecké sněmovně v předložené podobě. Nemá žádné pozměňovací návrhy. Děkuji mnohokrát. Děkuji.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, my k tomuto tisku předkládáme celkem dva pozměňovací návrhy.

Odůvodnění je poměrně jednoduché. Dnes máme 14 volebních krajů.

Historicky se stalo například v roce 2006, že Strana zelených získala v Libereckém kraji 9,5 % hlasů a neměla tam žádný mandát a naopak v Moravskoslezském kraji získala něco málo přes 4 % hlasů a měla tam mandát. Nám přijde logické, aby pokud je možné v nějakém kraji získat mandát v případě, kdy tam máte 4 % hlasů, tak aby celostátní klauzule kopírovala tento faktický stav a byla tedy na úrovni 4 %. Je to parametrická změna.

Ostatně stejně je to například v komunálních volbách, takže v našem ústavním systému už se tento princip také nachází.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Teď navrhujeme snížení z 5 % na 4 % a zejména tak činíme vstřícný krok vůči kolegům ze sociální demokracie, aby i po vládním angažmá tato tradiční strana měla svoji reprezentaci v Poslanecké sněmovně. Pana ministra se ptám, jestli bude faktická poznámka, nebo vystoupení s přednostním právem.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zásadní změnu volebního zákona týkající se voleb do Poslanecké sněmovny, tak tento předkládaný tisk není vhodným nosičem pro tak zásadní změnu. Ještě s odkazem neproběhla de facto k tomuto návrhu politická diskuse napříč celým politickým spektrem. Děkuji panu ministrovi. Děkuji za slovo.